A ještě jednu maličkost.

Děkuji. Pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Klaus s faktickými poznámkami. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. To nebyla výtka, to bylo jenom upřesnění, to, co jsem říkal. Ale ještě bych tady chtěl zdůraznit jednu věc, o které se málo ví, ale doufám, že i tato Sněmovna o ní bude diskutovat, a sice Evropská unie vyčlenila pro boj s koronavirem členským státům poměrně velké prostředky, nebo resp. na pokrytí následků pandemie. Česká republika si může sáhnout na nějakých 170 až 180 mld. korun. Ty peníze bude možné čerpat už od ledna. Ty peníze bude možné čerpat na základě takzvaného národního plánu obnovy, který stanoví priority. A ty priority by měly být právě sociální oblast, dostupnost a zkvalitnění sociálních služeb, zdravotnictví, dostupnost a zkvalitnění zdravotnických služeb, ale taktéž například na udržení zaměstnanosti.

My jsme přijali usnesení na výboru minulý týden, kdy žádáme vládu, aby i Poslanecká sněmovna byla vtažena do procesu tvorby, abychom byli průběžně informováni, ne až když všechno bude uvařeno a upečeno, a aby po vzoru Slovenska, protože na Slovensku se skutečně toho procesu tvorby, stanovení těch priorit, na co ty peníze budou využity, účastní opravdu celá škála společnosti, tak abychom dělali totéž. Takže já oslovím pana ministra průmyslu a obchodu s dopisem, kde se ho zeptám na to, jak on to vidí, a doufám, že na příštím zasedání evropského výboru toto společně s gesčními ministerstvy probereme. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale chtěla bych jenom vysvětlit, nebo potvrdit, proč stoupají náklady na sociální služby.

Já si myslím, že ne.

Myslím si, že si to zaměstnanci v sociálních službách zaslouží, aby jejich práce byla dostatečně ohodnocena. Děkuji. Prosím s přednostním právem se stanoviskem klubu pana místopředsedu Skopečka. Přežil jsem maraton faktických poznámek. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Také bych vás rád seznámil se svými poznámkami ke státnímu rozpočtu, se svým názorem. Já jsem bytostně přesvědčen, že máme na stole vůbec nejhorší návrh státního rozpočtu od roku 1989.

Myslím si, že to je nejhorší návrh rozpočtu i díky tomu, že máme na stole a projednáváme polotovar, jakousi fikci neodpovídající realitě.

Dokonce kdyby to byla opozice, byla by to jiná věc, ale premiér a vicepremiér stejné vlády podávají různé varianty daňových změn, které v návrhu rozpočtu paní ministryně financí vůbec, ale vůbec nereflektuje.

Nemáme tedy k rozpočtu ani čerstvá data, která bychom mohli s návrhem rozpočtu konfrontovat, a jeho celkový schodek a strukturu té predikci přizpůsobit.

Přesně naopak. Makroekonomické predikce se nedělají na dobré časy.

To, že taková makroekonomická predikce bude zatížena větší mírou nejistoty, je zřejmé. A za historii Ministerstva financí se to ještě nikdy nestalo.